I po nás se to chce. Působí to tak velmi netransparentně ve smyslu někdo důležitý se nedostal, pojďme to udělat znovu. Vzniklo obrovské rozčarování na naší straně těch, kteří dali vše tomu, aby to stihli, a podruhé vlastně také. Obec Jistebník chce navýšení dotace.

V první výzvě jsme uspěli, ale ta byla zrušena.

No, takže prosím vás, já tomu nerozumím.

A snažili jsme se řešit všechny tyhle požadavky. Ano, a tu školku postavili, paní starostka ještě jednou otěhotněla, takže má šest dětí.

Teďka všichni jsou překvapeni, že není dost kapacit? Ano, my jsme udělali maximum pro to, a celkově tam šlo 26 miliard.

Když byl převis, museli jsme ty peníze najít. No samozřejmě jedno řešení je, že by tam zajel osobně pan premiér.

No a potom pan premiér byl na tom obchvatu.

Ministerstvu se to nelíbí. A víte proč?

Nikomu to nevadí. Dá se to všechno dohledat, ale já chápu, že to není pro média zajímavé, protože samozřejmě mají tu svoji roli. Velká debata je o tom, že pan premiér stále opakuje, že snížil daně. Ale jaké daně? No, odpisy. A ty daně, které chce vláda a pan premiér navyšovat, se týkají všech občanů, DPH a tak dále. Mluvili jsme o tom tady.

A snížení spotřební daně na naftu. Pan premiér vykazuje, že snížil daně, ale zároveň to teď navyšují.

Takže není pravda, že by tato vláda vlastně snižovala, ano, je tady pár drobných, limit na povinné plátcovství, ale ty daně, které se navyšují a které tato vláda samozřejmě slíbila, že nebude navyšovat, jsou úplně jiného charakteru a samozřejmě se týkají všech.

Vyšel nově článek, že české finance jsou na tom velice dobře a už příští rok podle Evropské komise sníží schodek veřejných financí na úroveň maastrichtského limitu pro přijetí eura, prognózy Evropské komise a tak dále. Takže není to pravda, ty finance, i když ta vláda samozřejmě není schopna je udržet v takové kondici, jak jsme to dělali my, tak jsou na tom velice dobře.